Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko pana ministra? Pana zpravodaje?

Návrh nebyl přijat. Další prosím.

Pan poslanec Nekl žádá o zrušení své omluvenky z dnešního jednání. Je přítomen.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 71, přihlášeno je 185, pro 11, proti 122. Tento návrh nebyl přijat.

Děkuji za pochopení. Prosím dál.

Stanovisko pana ministra? Pana zpravodaje?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Stanovisko pana ministra?

Pan ministr? Pan zpravodaj?

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

Prosím pana ministra o stanovisko. Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Ano. Stanovisko pana ministra. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

Pan zpravodaj?

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Nyní se dostáváme do oblasti číslo 16. A jsou tam společně hlasovatelné body.